Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Kao i svaki puta kada imamo prvi dan radni što se tiče plenarne sjednice u tjednu počinjemo sa raspravama po klubovima, slobodni govor. Prvi je na redu Klub zastupnika IDS-a, PGS-a, i RI-a i poštovani kolega

Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Iako je Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a pred nešto više od mjesec dana već ukazao na ovaj problem prisiljen sam to ponoviti iz jednostavnog razloga što se radi o gotovo 60 milijuna kuna neiskorištenih sredstava sufinanciranih putem EU fondova kroz program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godina a nitko u međuvremenu nije reagirao. Naime za mjeru 721 navedenog programa Istarski vodovod kao komunalno društvo koji upravlja vodoopskrbnim sustavom većeg dijela istarskog poluotoka pripremilo je na vrijeme su potrebnu projektno tehničku dokumentaciju te na vrijeme zatražilo potrebna mišljenja. Među njima je trebalo biti i mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike odnosno uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom istog ministarstva o potrebi postupka ocjene, o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Iako je naziv dokumenta i postupka dosta složen zapravo se radio o veoma jednostavnoj proceduri koja se više bazira na formi nego na sadržaju s obzirom na vrstu projekta. Dakle 14 projekata kojima se trebala izgraditi nova vodoopskrbna mreža na području ruralne Istre uključujući i gradove i općine s brdsko planinskim statusom nije realizirano zbog nedovoljnog angažmana a usudio bih se reći i neodgovornosti Ministarstva zaštite okoliša. Jer kako drukčije objasniti da predmetno mišljenje putem elektroničke pošte stiže samo 13 minuta prije zatvaranja aplikacije za prijavu projekata iako su zahtjevi za istim poslani resornom ministarstvu 35 dana prije. O važnosti izgradnje vodoopskrbne mreže na području ruralne Istre koja svake godine ima porast od 20 do 30% turističkih dolazaka i noćenja, konstantan rast produljenja pred i post sezone te sve značajniji porast malog i srednjeg poduzetništva ne treba previše trošiti riječi kao ni na činjenicu da svaka investicija pogotovo u građevinskom sektoru direktno utječe na rast gospodarstva. Znači više od mjesec dana trebalo je ministarstvu da pošalje praktički formalna mišljenja za projekte vrijedne 60 milijuna kuna koje bi se financirali EU sredstvima a i kada su mišljenja napokon stigla to je bilo 13 minuta do isteka roka prijave. I sada se mi u Istri pitamo koji je cilj ovakvog pristupa Ministarstva zaštite okoliša i tko će odgovarati za to što se ovako veliki i važni projekti nisu realizirali tim više što bi i država na njima zaradila. Da, zaradila jer bi se projekti velikim dijelom s jedne strane sufinancirali europskim sredstvima a s druge kroz takve se investicije razvija područje te time stvara dodatni gospodarski rast i zapošljavanje što sve generira i povećanjem poreznih prihoda u državnu blagajnu. Stoga, da zaključim, naš klub poziva Vladu RH da putem resornih ministarstava koji su zaduženi za provođenje programa ruralnog razvoja preispita cijeli postupak i omogući da se predmetni projekti prihvate s obzirom da su imali svu potrebnu dokumentaciju osim one na koji nikako nisu mogli utjecati već je utjecalo Ministarstvo zašite okoliša i energetike. U protivnom, smatrati ćemo da je razlog svemu navedenom ili neodgovornost i nezainteresiranost Ministarstva za provođenje projekata ili je riječ o namjernom isključivanju projekata iz Istre. A u tom slučaju to je veoma zabrinjavajuće i potpuno neprihvatljivo. Hvala vam.

Idemo sada na 9.-ti klub zastupnika, to je HDS, HSLS i HDSSB i poštovani kolega Branko Hrg, izvolite. Prošle godine, isto u ovoj poslovničkoj mogućnosti u ime kluba sam govorio o potrebi rasprave i donošenja određenih zakonskih okvira vezano za neradnu nedjelju. Svjedoci smo u ovom vremenu da su pojedine jedinice lokalne samouprave započele samoinicijativno u principu pregovore sa trgovinama na svojim područjima ili nekim drugim poslovnim subjektima, kako bi postali jedinice lokalne samouprave bez rada nedjeljom.

Te općine su napravile hvalevrijedan potez, vjerojatno će biti još takvih općina, ima takvih općina diljem RH. No to naravno neće riješiti pitanje slobodne nedjelje za hrvatske građane, posebno za one koji rade u trgovačkim centrima, u trgovinama, gdje većinom rade žene, mlađe žene, žene koje imaju djecu i koje kažu da im ustvari je najteže kad idu nedjeljom na posao, ostaviti djecu i obitelj jer bi taj dan ipak svi trebali biti na okupu i posvetiti se svojoj obitelji, pa onda ova mjera ima itekako utjecaj i na ukupnu demografsku situaciju u RH, treba ju tako sagledavati. Promatrajući sve to skupa i ukazujući već na taj problem otprije, dakle, stav HDS-a apsolutno da treba donijeti Zakon o neradnoj nedjelji da možemo to vrlo jednostavno napraviti gledajući primjere takve prakse iz razvijenih zemalja, iz okolice primjera Austrije, slobodno je nešto takovo napraviti što je dobro i da jednostavno se pokrene ta priča rasprava i donese takva odluka. Drago mi je, čitam u medijima da je Vlada pokrenula određene aktivnosti u analizama te problematike i analizama učinaka uvođenja neradne nedjelje, ja se nadam i vjerujem da je to na tragu i putu toga da stvarno u Hrvatskoj dođemo u situaciju da imamo neradnu nedjelju, posvećenu obiteljima da mlade majke, prvenstveno i mladi roditelji taj dan mogu mirno planirati za neke svoje izlete, izlete u prirodu a ne u trgovačke centre.

Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Iskoristiti ću ovo vrijeme slobodnog govora da kažem nešto o jednoj temi koja je životna i konkretna, neću dakle govoriti o špijunskim aferama koje sada tresu javnost niti o nabavci ratnih aviona niti o situaciji u Vukovaru. Neću govoriti ni o jačanju četničkog pokreta u Hrvatskoj pa ni o stanju u HRT-u koji kao javni servis evo tuži vlastite novinare, što ne smatram dobrom pojavom. Ta konkretna životna situacija se odnosi na građane RH koji imaju staru deviznu štednju, dakle koji su imali staru deviznu štednju u bankama koje imaju sjedište u Republici Srbiji a koji se nalaze pred jednom situacijom da rok u kojem bi mogli to pravo svoje ostvariti, dakle isplatu stare devizne štednje imaju birokratskih problema, nalaze se pred određenim birokratskim zidom. Jasno je da sve države pa tako ni Hrvatska nisu voljne građanima isplaćivati naknade iz nekih bivših tranzicijskih vremena pa nisu voljne ni vršiti povrat nekretnina, odnosno i kad dođe do isplate ili do povrata onda to bude u iznosima koji su smiješni. Brojni naši građani su imali deviznu štednju za vrijeme bivše Jugoslavije u bankama koje su imale sjedište u državama odnosno u drugim republikama. Podsjetimo se samo problema i slučaja Ljubljanske banke gdje su građani dugo se borili sa Slovenijom i sa pravnom slijednicom Ljubljanske banke kako bi ostvarili svoju štednju da bi došli do zadovoljštine putem Europskog suda za ljudska prava. 4,5 godine skoro, evo, prošle godine je izašao podatak da je građanima RH, dakle građanima RH isplaćeno temeljem stare devizne štednje koju su imali u Ljubljanskoj banci 160 milijuna eura, dakle 160 milijuna eura. To uopće nije zanemariv novac, dakle to je novac koji je isplaćen građanima RH. Takvu sličnu presudu ima Republika Srbija. Republika Srbija je radi presude Europskog suda za ljudska prava morala donijeti i donijela zakon kojim je regulirala svoju obavezu da isplati novac štedišama iz bivših, dakle drugih, koji su državljani drugih bivših replika, biše SFRJ a sjedišta tih banaka su bile u Srbiji. Dakle da se isplati novac njima, tim štedišama i radi se negdje o iznosu oko 310 milijuna eura, 310 milijuna eura. Sve države osim Hrvatske su na vrijeme donijele odluku koja će institucija izdavati potvrdu na temelju koje će se štediše dokazati da nisu u svojoj državi dobile neko pravo, odnosno isplatu novca ili neko drugo pravo temeljem stare devizne štednje osim Hrvatske. Dakle sve i Slovenija i Makedonija i BiH-a i Crna Gora. Odnosno Hrvatska je to učinila, odnosno, nadležni resor tek krajem prošle godine, dakle, prošle godine, negdje 20.12. je obavješteno Ministarstvo financija RH, a par dana poslije je i obavljeno na web stranicama Ministarstva financija, da će potvrde izdavati Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb i Hrvatska gospodarska banka koja je u stečaju. Dakle koja zapravo nije likvidirana, samo zato što ima obavezu da likvidira, odnosno, pravna slijednica Jugo banke ima obavezu da riješi ovaj problem. Građani i dalje imaju problem da pribave potvrdu i od Zagrebačke banke i od Privredne banke Zagreb, a pogotovo od ove banke u stečaju. I dogoditi će se da će rok, a rok je 23.2. dakle sljedeći mjesec, za nekih mjesec dana, da građani neće ostvariti svoje pravo zbog birokracije.

Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u slobodnom iznošenju stavova klubova zastupnika i idemo sada na dnevni red.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Molio bi predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Željko Plazonić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, izvolite državni tajniče. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Danas imamo zadovoljstvo vam prezentirati Konačni prijedlog Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu, koji se osiguravaju temelji za harmonizaciju pravnoga okvira upravljanja zdravstvenim podacima i informacijama i njihovu kvalitetnu obradu na razini nacionalnog zdravstvenog sustava, te na razini EU i također međunarodnoj razini. One razlike između konačnog prijedloga Zakona i prijedloga zakona iz prvog čitanja, su uglavnom bile nomotehničke prirode. Temeljem rasprave u Hrvatskom saboru, o konačnom prijedlogu zakona, a u svrhu postizanja što je moguće bolje kvaliteta zdravstvene zaštite, sadržajne su poboljšane odredbe o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u područjima zdravstva, propisana je standardizacija obrazaca, koje su vezane uz prikupljanje i obradu zdravstvenih podataka, te jasnije i preciznije propisana tehnička povezanost. Centralna zdravstvenog, znači povezanost između centralnog, zdravstvenog i informacijskog sustava RH, nacionalnog i javnog zdravstvenog sustava i tzv. e-zdravstva sa državnom informacijskom infrastrukturom. Cilj konačnog prijedloga zakona je sveobuhvatno i djelotvorno korištenje zdravstvenih podataka i informacija u zdravstvenoj zaštiti a radi unaprjeđenja i očuvanja zdravlja i stanovništva u RH. Hvala vam lijepo na pažnji. Hvala vam. Imamo dvije replike, prvi j poštovani kolega Ćelić, izvolite. Poštovani državni tajniče, na početku želim zahvaliti što je ministarstvo kao predlagatelj uvažilo moju primjedbu da se standardizirani obrasci za prikupljanje i obradu zdravstvenih podataka budu posebno regulirani pravilnikom koji propisuje ministar nadležan za zdravstvo. Za nas koji radimo u zdravstvu, medicinska dokumentacija kao dio zdravstvene dokumentacije je nešto bez čega ne možemo govoriti o kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i tu se vide dakle veliki napreci posljednjih nekoliko godina a možemo reći dakle da je RH i sa projektom e-recepta i e-uputnice izišla izvan granica naše zemlje i sada je to proizvod koji se prodaje i u drugim zemljama. Želite li odgovoriti? Onda idemo na drugu repliku, poštovana kolegice Strenja, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajućem. Ja bih još jednom podsjetila da je važnost informacija u zdravstvu posebno istaknuto i tijekom prošle godine povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis je rekao koliko treba iskoristiti potencijal digitalnih tehnologija radi poboljšanja zdravstven skrbi i medicinskih istraživanja. I onda vas upozorimo na situaciju da ste u članku 40. npr. rekli da je rok 5 g. da bi se nakon stupanja ovog zakona osiguralo provođenje ove zdravstvene medicinske dokumentacije a onda kažete da svi pružatelji trebaju 2 g. od stupanja na ovu snagu osigurati razmjenu sa ... [[Govornik se ne razumije.]] Znači pokazuje koliko je bitan ovaj zakon a koliko ste propustili normotehnički kao što ste rekli da jeste, neke osnovne stvari usuglasiti unutar ovog zakona što bi bilo neophodno potrebno, imali ste dovoljno vremena. Ovo nije ustaše, partizani, to sve, ovo je zakon koji je svima potreba ali onda ste trebali u skladu s tim usuglasiti i normotehnički barem vremenske okvire a kamoli mnoge druge stvari koje ste propustili. Pa mi smo novotehnički usuglasili ovaj zakon i koliko ja znam, Odbor za zdravstvo nije imao nikakvih primjedbi. A što se tiče roka od 5 g., to je krajnji rok, nitko nikome ne prijeći da to sve skupa učini prije 5 g. Ali mislim da je to jedan razuman rok jer nije jednostavan. Posao je vrlo složen i vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan posao koji zavisi od čitavog niza faktora koji se moraju u njega uključiti, zato je i dan taj veći rok od 5 g. ali kažem, ako netko ... [[Govornik se ne razumije.]] prije toga završi, to mu nitko ne brani. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?

Dakle odbor je raspravio ovaj Konačni prijedlog Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu na svojoj sjednici 3. prosinca 2018. kao matično radno tijelo.

Kako je istaknula predlagateljica, cilj donošenja zakona očituje se u sveobuhvatnom i djelotvornom korištenju zdravstvenih podataka i informacija o zdravstvenoj zaštiti radi unaprjeđenja i očuvanja zdravlja stanovništva u RH. Zakonom se osigurava temelj za harmonizaciju pravnog okvira, upravljanja zdravstvenim podacima i informacijama i njihove kvalitetne obrade na razini nacionalnog zdravstvenog sustava te na razini EU-a i međunarodnoj razini. Zakonskim prijedlogom osigurava se provedba Uredbe EZ br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima zajednice o javnom zdravstvu i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu. Razlikama između rješenja u konačnom prijedlogu zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona u kojim se preciziranjem sadržaja zdravstvene dokumentacije i navođenje mjesta gdje ona nastaje u zdravstvenoj djelatnosti, bolje propisuju standardizirani obrasci vezani uz prikupljanje i obradu zdravstvenih podataka, prihvaćeni su primjedbe članova odbora izneseni u prvom čitanju. U daljnjoj raspravi, odbor je upozorio da je prema njegovom mišljenju diskrepancija između članaka 40. i 43. zakona u kojim se govori o rokovima za koje smatra da bih ih trebalo uskladiti te da je rok od 5 g. predugačak. Tijekom rasprave je pohvaljeno i propisivanje standarda kojima će se unaprijediti kvaliteta zdravstvenih podataka informacija uz istodobno smanjenje administrativnih poslova sveobuhvatnim i djelotvornim korištenjem informacijskih tehnologija u okviru e-zdravstva. Zahvaljujem. Hvala i vama. Otvaram raspravu i sad ponovno pozivam u ime kluba MOST-a nezavisnih lista kolegicu Strenju da uzme riječ, izvolite. Nacionalna Strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Strateški plan razvoja ljudskih resursa u zdravstvu 2015.-2020. kao i Strateški plan razvoja e-zdravstva u RH prepoznali su digitalizaciju zdravstva jednim od ključnih alata razvitka hrvatskog zdravstva. Postojeći zakon kojim je nominalno uređeno područje upravljanja podacima u zdravstvu, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva napunio je više od 40 g. i ne daje odgovore na brojna pitanja kao uostalom niti pravilnik koji proizlazi iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti a to je Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u centralnom informacijskom sustavu zdravstva RJ. Nadalje, Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u centralnom informacijskom sustavu zdravstva RH te Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njegove primjene. Dakle navedeno je posebno važno imajući u vidu odredbe Ustava RH kojim je propisano kako svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika osobni se podaci mogu prikupljat, obrađivat i koristit samo uz uvjete određene zakonom. Zakonom se uređuje zaštita podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi. Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihova prikupljanja, kaže članak 37. Ustava. Sukladno navedenom u RH obrada osobnih podataka ispitanika mora biti utemeljena na zakonu koji je ujedno potrebno naznačit najmanje svrhu obrade. Uputno je da se istim utvrdi i voditelj obrade, vrste osobnih podataka, kategorije ispitanika, ograničenja, svrha, razdoblje pohrane i druge mjere za osiguranje zakonite i poštene obrade. Do nedavno je Zakonom o zaštiti osobnih podataka bilo propisano kako se osobni podaci mogu prikupljat u svrhe s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivat samo u svrhu u koju su prikupljeni odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja te da je za postupanje u skladu s odredbama ovog članka odgovoran voditelj zbirke osobnih podataka. Donošenjem Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, prethodni Zakon o zaštiti osobnih podataka stavljen je izvan snage, a sam Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka nema zdravstvenih sadržaja koji se doista i nalaze u općoj uredbi. Iz svega je jasno da ne urede li se podaci i informacije u zdravstvu ovim zakonom na primjeren i stručno održiv i primjenjiv način budućnost digitalizacije podataka ostat će na nesigurnim nogama. Dakle, neophodno je bilo ovim zakonom uredit pojam mjesta gdje nastaje dokumentacija, tko izrađuje dokumentaciju zdravstveni radnik, suradnik, nezdravstveni radnik, medicinski uređaj, klasifikaciju dokumentacije, administrativna dokumentacija, liječnička, sestrinska, primaljska, vrsta dokumentacije, digitalna, ručno vođena, dijagnostički, slikovni materijali, elektrofiziološke krivulje, semantičke i procesne standarde, pri čemu se semantičkim standardima osigurava upis, razmjena i čitanje razumljivih i korisnih podataka, a procesnim standardima osigurava njihova kvaliteta, pravovremenost, pouzdanost, dostatnost itd. Također, bilo je potrebno uredit koliko dugo i u kojim uvjetima se čuva određeni tip dokumentacije, koji zdravstveni podaci su predmet javnozdravstvenog interesa, osnovne komponente zdravstvenog informacijskog sustava, interoperabilnost unutar i izvan zdravstvenog informacijskog sustava, popis i opis registara u zdravstvu, popis i opis evidencija u zdravstvu, popis i opis vrsta dokumentacije te prava pristupa i posebni slučajevi. Bez ovako metodološki strukturiranog pristupa zakon neće opravdati očekivanja građana koji u vrijeme 4 industrijske revolucije žele baštiniti sva suvremena tehnološka dostignuća dostupna susjednim zemljama Europe. Izgledno je da je ovaj prijedlog, konačni prijedlog zakona ima znatnih nedorečenosti, nejasnih formulacija i kao takav ne može pružiti jasan okvir sigurnosti i zakonitosti a koja je bila toliko neophodna za nastavak procesa informatizacije zdravstva. Ja ću još jednom pročitati, ako možda niste dobro razumjeli, ali nesuglasje između članka 40. i 43. pokazuje da zbilja niste jednostavno pratili onaj slijed koji je trebalo da barem usuglasite članke međusobno, a ne da su u jasnoj diskrepanci.

Pet godina je puno, ali ovdje kažete 5 godina, a u članku 43. kažete, svi pružatelji zdravstvene zaštite u RH obvezni su osigurat razmjenu zdravstvenih podataka putem CEZIH-a sukladno članku 28. stavku 3. ovog zakona u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Dakle, da ne duljim MOST će biti protiv ovog zakona jer nije usklađen sa Zakonom informacijskoj infrastrukturi, a namijenjen je uređivanju budućnosti digitalizacije podataka o pacijentima upravo temeljem državne informacijske infrastrukture. Da vas podsjetim, Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi kojim se utvrđuju prava i obveze i odgovornosti nadležnih tijela javnog sektora vezano uz uspostavu, razvoju i upravljanju sustavom državne informacijske infrastrukture, uspostavljanje i upravljanje sustavom javnih registara i uvjeti koje državna informacijska infrastruktura mora osigurat u odnosu na javne registre, kao i korištenje zajedničke osnovice sa sigurnu razmjenu podataka unutar sustava državne informacijske infrastrukture, zajedničkog sustava identifikacije i autentifikacije, jedinstvene točke interakcije s građanima i drugim korisnicima. Dakle, primjedaba je bilo dosta, evo nisam ovdje ponijela, bio je konkretan i prijedlog primjedba Udruge i pravnika u zdravstvu, Udruge Hrvatske liječničke komore, Komore primalja, dakle i najčešće su primjedbe bile na tome da se predlaže da se unutar samog zakona kaže da će pravilnik o rokovima pohrane zdravstvenih i drugih osobnih podataka biti jasno definiran. Dakle, odredbom stavka 1. članka 36. propisano je da zdravstveni i drugi osobni podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe koje, kojih se ti podaci obrađuju. Navedena odredba mogla bi u praksi dovesti do različitih postupanja u zdravstvenim ustanovama te je nužno propisat rokove pohrane za sve zdravstvene i druge osobne podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika. Dakle, člankom 29. prijedloga zakona ovim, Konačnog prijedloga Zakona o podacima i informacija u zdravstvu uređeno je da se podaci u registrima i evidencija u području zdravstva čuvaju tajno. Međutim, niti u jednom odredbom nije regulirano čuvanje zdravstvenih i drugih osobnih podataka koji su nastali ranije, koji su pohranjeni u pismohranama u papirnatom obliku i koji omogućuju identifikaciju ispitanika, a ne postoji niti drugi propis koji bi to regulirao. Dakle, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva kaže da podaci koji se unose u evidenciju o posjetama, zdravstvenim uslugama, utvrđenim bolestima i stanjima te ozljedama čuvaju se kao podaci trajnih, kao podaci od trajne vrijednosti, stoga zdravstvene ustanove u svojim pismohranama imaju pohranjene velike količine zdravstvene dokumentacije u papirnatom obliku, a to su zdravstveni kartoni, specijalistički nalazi, laboratorijski nalazi koji su stariji čak i 50 i više godina, koji su i veliki problem ustanovama kako ih i gdje pohraniti, a koja dokumentacija omogućuje identifikaciju ispitanika. Stoga su predlagali, da se zakonom ovlasti ministar zdravstva na donošenje pravilnika koji bi regulirao rokove pohrane zdravstvenih i drugih osobnih podataka kako bi sve zdravstvene ustanove postupale na jednak način u rokovima čuvanja u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika. Dakle, u drugom čitanju, vi ste prihvatili samo preporuke Središnjeg ureda za razvoj digitalnog društva i to tek djelomično, čl. 7., 28. i 29., sve ostale članke u njima nisu usklađeni izričaji te stoga postoji i dalje neusklađenost prijedloga ovog prijedloga zakona sa Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi. On je trebao biti namijenjen uređivanju budućnosti, kao što sam rekla, digitalizacije podataka o pacijentima upravo temeljem državne informacijske infrastrukture. Ostaje i dalje neodgovoreno, gdje je tu sigurnost pacijenata, pravo građana na zdravlje zajamčeno Ustavom, postupanje temeljem načela propisanih Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi. Još jednom ću ponoviti koliko je zapravo i Europa stalno ukazivala na potrebu donošenja jednog kvalitetnog zakona iz ovog područja pa je tako Povjerenstva zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis u više navrata rekao da je potrebno u potpunosti iskoristiti potencijal digitalnih tehnologija radi poboljšanja zdravstvene skrbi i medicinskih istraživanja. I to će, što će rezultirati lakšim pristupom zdravstvenim podacima, što će omogućiti bolju prevenciju bolesti i skrb usredotočenu na pacijenta, brz odgovor na prijetnje pandemijama te poboljšano liječenje. I zbog toga je predloženo da se osigura bolji pristup i mogućnost ponovne uporabe podataka javnog sektora, dobra razmjena znanstvenih podataka, razmjena podataka privatnog sektora među poduzećima između poduzeća i državnih tijela te zaštita zdravstvenih podataka građana uz istodobno poticanje europske suradnje. Ovim zakonom mi to nismo učinili i zbog toga će MOST Nezavisnih lista biti protiv ovog zakona. 2. klub zastupnika je ovaj HDZ-a, poštovana kolegica Željka Josić, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Ministarstva zdravstva. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o podacima i informacijama u zdravstvu. Tijekom prvog čitanja, a vjerujem da će tako biti i sada, svi smo se usuglasili da nam je nužno potreban novi zakon jer znamo da je trenutno na snazi Zakon o evidencijama iz oblasti zdravstva koji je star 40 godina. Ako se osvrnemo i na nacionalnu strategiju razvoja zdravstva 2012.-2020. g. vidjet ćemo da je prioritet standardizacija zdravstvenih podataka i njihovo integriranje, a isto tako informacija i ujednačavanje stupnja informatiziranosti u zdravstvu. Isto tako, kako je i sam predlagatelj rekao, ovim se osigurava provedba Uredbe br. 1338/2008, Europskog parlamenta i Vijeća od 16.12.2008. o statističkim podacima zajednice o javnom zdravstvu, zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu. Kako bi zdravstveni sustav bio funkcionalan i učinkovit, bitna je kvaliteta u samom prikupljanju, ali isto tako i korištenju zdravstvenih podataka i informacija. Nažalost, mi još uvijek nemamo sustav koji bi mogao koristiti svim sudionicima u zdravstvenom sustavu. Znači da ne postoje zajednička načela, pojmovnici, procedure, odgovorna tijela, ostvarivanje prava i obaveza pravnih i fizičkih osoba u samom sustavu zdravstva. Upravo nam to govori o potrebi donošenja ovakvog zakona. Naravno, potrebno je definirati informacijske standarde i propise i uskladiti same informacijske sustave. Kako sam i tijekom prvog čitanja napomenula, naš informacijski sustav i danas nisu u zdravstvenim ustanovama usklađeni, nisu ujednačeni i često se događa da opće i županijske bolnice, osuđene su na one informacijske sustave koje si mogu priuštiti. Ti informacijski sustavi nažalost često su nedorađeni i možemo reći da nisu prikladni za današnje pružanje zdravstvene djelatnosti i često se dogodi da i unutar samog bolničkog sustava ne možete ponekad pratiti istog pacijenta, a da ne govorimo o tome kada se pacijent uputi u neku drugu bolnicu ili u kliniku. Naravno sam zdravstveni sustav odnosno zdravstvena djelatnost moraju ponuditi ono što je potrebno svim sudionicima u zdravstvenom sustavu, dakle, samo prikupljanje informacija, kvalitetu informacija, a time i podataka o samom pacijentu i njegovo praćenje. Zato smatram da ćemo u trenutku kada se standardizira informacijski sustav postići ono što nam je svima doista potrebno, a to je ono što svi stalno govorimo i naglašavamo, harmonizirani informacijski sustav, učinkovitost, ekonomičnost, sigurnija upotreba zdravstvenih podataka informacija. Potrebno je napomenuti kako je medicinska dokumentacija temeljni izvor zdravstvenih informacija o korisniku zdravstvene zaštite, a isto tako i sastavni dio elektroničkih zapisa koji moraju zadovoljiti svih sudionika u zdravstvenom sustavu. Za sve te podatke o zdravstvenom sustavu izuzetno je bitno da su dostupni, provjerljivi i da su istiniti. Ovim zakonom se zato, pretpostavljamo, nastoji postići unaprjeđenje upravo kvalitete zdravstvenog sustava i informacijskih tehnologija. Ono što ne smijemo zaboraviti da bi se na ovaj način isto tako, trebali smanjiti i administrativni poslovi. Oni koji rade u zdravstvu, znaju koliko nam je to bitno i koliko su sami zdravstveni radnici i liječnici i medicinske sestre zatrpani administracijom. Naravno klub HDZ-a će podržati zakon jer doista smatramo kako je potrebno uvesti red u kolanju informacija u zdravstvenom sustavu i omogućiti kvalitetniju uslugu i zdravstvenu zaštitu našim pacijentima, ali isto tako omogućiti kvalitetniji rad svim zdravstvenim djelatnicima, jer naravno, da bi se to postiglo, potrebni su nam kvalitetni i ažurirani podaci i informacije, njihovo praćenje i upravljanje njima, a isto tako nam je bitan i sam sustav pohrane podataka, kako bi naš zdravstveni sustav mogao kvalitetno funkcionirati. Idemo sad na treću raspravu, klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Uvaženi predsjedniče HS-a, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, klub SDP-a podržati će Konačni prijedlog Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu jer smatramo da je predloženim tekstom ispunjen cilj donošenja Zakona, to je sveobuhvatno i djelotvorno korištenje zdravstvenih podataka i informacija u zdravstvenoj zaštiti radi unapređenja i očuvanja zdravlja stanovništva u RH, kao i harmonizacija pravnog okvira upravljanja zdravstvenim podacima i informacijama, njihova kvalitetna obrada na razini racionalnog zdravstvenog sustava i razini EU. Čuli smo uvodno, kao i u prvom čitanju, da je sadašnji Zakon star 40 godina, pa je jasno da on ne može ispuniti sve one obveze koje proizlaze iz mogućnosti raspolaganja kvalitetnim podacima. Nikada u povijesti čovječanstva nismo imali ovoliko podataka, ovoliko informacija, ali toliki porast podataka informacija nije pratio i proporcionalni porast znanja. Prema tome, upravljanje podacima, upravljanje informacijama je ključno da bi iz podataka dobili informacije, a da bi iz informacija dobili znanje koje će onda našem zdravstvenom sustavu osigurati kvalitetnije upravljanje zdravstvenim resursima i kvalitetnije rješavanje zdravstvenih problema naših građana. Ono što posebno želim istaknuti iz ovog cijelog zakonskog prijedloga, da ne ponavljam ono što su govorili prethodnici, a to je kvalitetno uspostavljanje registara i praćenja ishoda liječenja jer će upravo to omogućiti našem sustavu da se usmjeri na zdravlje i na ozdravljenje. Mi po sadašnjim podacima znamo da u RH nismo pretjerano uspješni u liječenju brojnih bolesti, da smo na vrhu po poboljevanju, po brojnim bolestima u EU, a upravo kvalitetni podaci koji će se moći dobiti temeljem ovog Zakona, uspostava registara osigurat će da se i budući ishodi liječenja učine boljim i da uvjeti u kojima će zdravstveni radnici donositi odluke, budu kvalitetniji. Dakle, da dobiju kvalitetne informacije temeljem kojih će se moći donositi smjernice za liječenje, temeljem čega će biti omogućen multidisciplinarni pristup u liječenju. Podsjetit ću vas na naše registre za šećernu bolest, registre za rak, koji postoje već desetljećima, ali koji danas ne funkcioniraju dobro iz jednostavnog razloga što nije riješen čitav niz pitanja o samom financiranju ljudi koji popunjavaju podatke u tim registrima. Prema tome, prikupljanje, analiza sa svrhom praćenja, unapređenja ishoda liječenja, po meni je nešto najvažnije što će proizaći iz ovog Zakona, pa unatoč nekim nedostacima, smatramo da taj Zakon treba podržati i da će na temelju kvalitetne primjene ovog Zakona, uz naravno, ako uzmemo da je ovo nekakav softver, trebati osigurati što prije hardver sa dodatnim softverom u cjelokupnom zdravstvenom sustavu, kako bi umreženost, harmoniziranost podataka, bila dostupna na cijelom teritoriju RH i na taj način osigurala racionalno raspolaganje sredstvima, smanjila administriranje zdravstvenim radnicima i omogućila donošenje kvalitetnih odluka koji će značiti bolju zdravstvenu skrb u RH. Prije nego što krenemo na pojedinačnu raspravu, pozdravio bih učenike i učenice gimnazije Lucijana Vranjanina iz Zagreba. Dobro došli!... [[Pljesak]] Sada idemo na pojedinačnu raspravu, prvi na redu je kolega Miro Bulj, nema ga, pa gubi pravo na govor i onda nakon njega je poštovani kolega Ivan Ćelić, izvolite. Poštovani državni tajniče sa suradnicama, uzmemo li u obzir kako je u RH na snazi Zakon o evidencijama koji je prepisan od Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva iz davne 1988.-me godine, svjesni da ne postoji potpuni pravni harmonizirani okvir o upravljanju zdravstvenim podacima i informacijama, mogli bismo reći kako smo na ovome području manjkavi. Usudim se reći kako nije moguće govoriti o ozbiljnoj zdravstvenoj reformi, barem u kontekstu RH, ukoliko nemamo suvremenih, današnjem vremenu prilagođeni Zakon koji će regulirati područje zdravstvenih podataka i informacija. Europa je regija kontrasta, pa ću ja sad reći, dakle, da na kraju mandata, danski premijer Lars Loekke Rasmussen, provodi zdravstvenu reformu koja se zove Prvo pacijenti, ona ima 4 dijela, prvo je blizina dostupnosti zdravstvene usluge, zatim koherentnost, kvaliteta i onda veća prava za pacijente. Dakle, u jednoj suvremenoj europskoj zemlji kao što je Danska, govora o medicinskoj informatici nema, ali ako odemo malo na istok, pa vidimo, recimo, situaciju, u nama susjednim zemljama, kao što je recimo Crna Gora, tamo imamo već problem, o čemu je i kolega Jovanović rekao, tko će upisati podatke i tko će te podatke poslati u Nacionalni institut za javno zdravstvo. Naravno, već je prije spomenut, dakle, registri koji imaju svoju dugogodišnju povijest i koji se trebaju prilagoditi današnjem vremenu, mi imamo 4 registra za zarazne bolesti, 4 registra za kronične nezarazne bolesti i stanja i registar samoubojstava. Imamo i svijetle primjere kao što je KB Sveti Duh, kao što je Opća bolnica Varaždin koji imaju takve informacijske sustave gdje se interpoliraju podaci vezani za određene medicinske pretrage, koje se kronološki poredaju no s druge strane imamo nažalost neke bolnice koje još uvijek nemaju centralizirani informacijski sustav pa svaki odjel ima neku svoju priču. U Hrvatskoj općenito treba raditi na promicanju kulture zdravstvenih informacija. Ovdje vrijedi spomenuti s jedne strane koncept organizacijske kulture budući da se u zdravstvenim krugovima promjena organizacijske kulture često navodi kao jedan od važnijih preduvjeta za poboljšanje funkcioniranja zdravstvenog sustava i posljedično zdravstvene zaštite bivajući pri tom dijelom zdravstvenih reformi. S obzirom na to da su podaci i informacije iznimno važan upravljački proces u planiranju, vođenju i procjeni zdravstvenog sustava nužno je razvijati i informacijsku kulturu kao dio organizacijske kulture koji određuje upravljanje informacijama te načine njezina korištenja u sustavu. Primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija koje se zbog kompleksnosti zdravstvenog sustava razvijaju sporije nego u drugim sektorima značajno mijenja načine, oblike i mjesta prikupljanja analize i korištenja podataka. Dakle zdravstvo kao specifičan sustav ima svoje poteškoće i sporije se razvija u informatičkom smislu u odnosu recimo na gospodarstvo. Informacijska kultura je kultura u kojoj je prepoznata vrijednost i korisnost informacija u postizanju operativnih i strateških ciljeva u kojoj informacije čine osnovu pri donošenju odluka pri razni organizacije a učinkoviti informacijski sustav omogućen je korištenjem informacijske tehnologije. Da bi interakcija ljudi, informacija i tehnologije u bilo kojoj organizaciji pa tako i u zdravstvenoj polučila određeni uspjeh, uspješni radni učinak potrebno je promicati i njegovati ponašanje i vrijednosti koja potiču produktivnu uporabu informacija ali isto tako i razviti sposobnost učinkovitog upravljanja aplikacijama informacijske tehnologije te infrastrukturom kao i sposobnost učinkovitog upravljanja informacijama odnosno njihova prikupljanja, organiziranja, obrade i održavanja. Primjer e-zdravstva pokazuje da interakcija ljudi, informacija i tehnologija ne može uspješno funkcionirati bez sposobnosti učinkovitog upravljanja infrastrukturom informacijske tehnologije bez uspješnog upravljanja kvalitetom informacija te bez povezanosti i uspješne komunikacije, podjele ovlasti, uloga, svih oni koji bi informacijama trebali upravljati. Zato je potrebno promicati ponašanja i vrijednosti koje potiču učinkovitu uporabu informacija a u slučaju e-zdravstva to se posebno odnosi na povećanje razine informacijskog integriteta, transparentnosti i kontrole. Prvi je kolega Stričak, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Kolega Ćeliću, javio sam se jer ste održali jednu jako dobru raspravu, između ostalog često ovdje u Hrvatskom saboru se uvijek naglašavaju recimo negativnosti. Međutim vi ste u svojoj raspravi danas naveli i dobre primjere, između ostalog informacijskog sustava, Opće bolnice Varaždin, što me svakako veseli i raduje. Najprije bih htio naglasiti da uvijek iza svega stoje ljudi i da uvijek trebamo cijeniti i poštivati njihov rad. A uposlenici Opće bolnice Varaždin su moram naglasiti i stručni i ljubazni. I upravo stoga smatram da oni najviše doprinose cijelom radu bolnice a pogotovo kada govorimo o informacijskom sustavu koji po meni bi trebalo preslikati i na ostale razine, pogotovo na više razine zdravstva. Pa evo tijekom rasprave i pripreme zapravo o ovom konačnom prijedlogu zakona došao sam do podataka da uistinu Opća bolnica Varaždin ima izvrstan informacijski sustav sa tom mogućnošću kronološkog interpoliranja podataka. Naravno ako ćemo imati manjinu takvih bolnica kao što je Opća bolnica Varaždin onda će podaci koji se prikupljaju u središnjem sustavu pohrane, dakle u CEZIH-u biti manjkavi. I vrlo je važno da oni podaci koji trebaju ići na višu razinu, prvenstveno tamo gdje se nalaze registri u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo bude sve međusobno povezano. Jer nažalost, evo iako je 2019. godina još uvijek imamo određene registre gdje je u fizičkom smislu potrebno donijeti tiskane obrasce a mislim da je to danas nepotrebno i da se to sa informacijskim tehnologijama može izbjeći i na taj način smanjiti ono suvišno administriranje. Druga replika, poštovani kolega Lenart, izvolite. Zahvaljujem poštovani kolega. O bilo kojem zakonu a posebno o Zakonu o zdravstvu kada govorimo uvijek nam pred očima treba biti građanin koji veže kraj s krajem, građanin koji se osjeća poput Sizifa čim pokuca na zatvorena vrata zdravstvenog sustava. Bespravlje u zdravstvu je toliko veliko za malog čovjeka da svakog dana je on sve dalje od liječničke usluge, ne govorim one obiteljskog liječnika već specijalističkih pregleda i kvalitetnih usluga pa se tako čeka na preglede po dvije godine, 2,5 godine. I smatram da zakonodavac, tj. predlagač zakona Vlada u ovom slučaju želi građanstvo oboružati zakonom koji će mu reći koju informaciju smije a koju ne smije javno objavljivati. U vrijeme kada su nedostupni lijekovi, kada su nedostupni kirurški zahvati, kada su nedostupni specijalistički pregledi za malog čovjeka mi se bavimo ovakvim informacijama. Mislim da je ovo put ka cenzuri što se smije govoriti o zdravstvu a što ne. Uvaženi kolega Lenart, čini mi se da ste vi pripremili neki manifest a da niste uopće pročitali Prijedlog zakona o podacima i informacijama u zdravstvu. Dakle informacije su sastavni dio zdravstvenog sustava. Slažem se s vama da ima puno područja, da su najbitniji ljudi u svakom zdravstvenom sustavu, da se susrećemo sa određenim problemima, jer bez kvalitetnih i dovoljno educiranih ljudi u hrvatskom zdravstvenom sustavu onda i usluga zdravstvene zaštite neće biti dostatna. Dakle taj princip spojenih posuda s jedne strane dakle kvalitetni i dobro educirani stručnjaci definitivno će se odraziti na uslugu što veći i što bolju kvalitetniju uslugu zdravstvene zaštite prema pacijentima, zbog kojih je hrvatski zdravstveni sustav namijenjen i mislim da ovdje trebamo govoriti o onome što je bit ovoga zakona, a ne puštati jeftine političke floskule.

Ovako ja bi htio samo par informacija dati u cilju pojašnjenja da ne bi nekakva kriva percepcija ovog zakona otišla u eter i tamo ostala. Prvo, ovaj cijeli zakon je u čl. 2. to piše lijepo, usklađen sa Uredbom EU, to je kao prvo i osnovno, a s druge strane svi naši zakoni, koji su relevantni koji se odnose na područje informacije su doista pokazali i dokazali, uključujući i Odbor za zakonodavstvo, da je dosita to usklađeno sa svim našim pozitivnim do sada zakonskim propisima. Što se tiče podataka, ovo što se tiče čl. 40 i 43. radi se o 2 članka koji nemaju nikakve direktne veze. Vi ste lijepo pročitali čl. 40. gdje se govori da se medicinska dokumentacija na svim razinama zdravstvene zaštite drži i čuva u elektroničkom obliku u roku od 5 g. to je čuvanje cjelokupne, a što se tiče čl. 43. radi se samo o osiguranju razmjene podataka, zdravstvenih podataka putem CEH, CEZIH i ovoga zakona u roku od 2 g. Znači jednoj je razmjena podataka, a drugo je čuvanje podataka. Druga stvar, nije istina da mi ne čuvamo trajno ove podatke, jer podaci se trajno čuvaju i koriste se i u zakonu pišu isključivo znanstvene i statističke svrhe, a u čl. 28. piše da u stavku 4 da u CEZIH se medicinska dokumentacija za fizičke osobe čuva 10 g. nakon smrti fizičke osobe, a nakon proteka roka, sa dokumentacijom se postupa sukladno propisima o arhivskom gradivu i arhivima. I ono što je najvažnije, sve ove detalje, koje ste vi draga kolegice iznijeli se tiče ne zakona, nego pravilnika koji će biti donesen i koji će biti sveobuhvatni i točno će uputiti sve dionike ovoga procesa u zdravstvu, što im je činiti, kad im je činiti i kako im je činiti. Hvala na vaše izlaganje imamo jednu repliku, kolegica Ines Strenja, izvolite. Ja se ispričavam, očito ćemo morati osobno jednom kontaktu razriješiti ovu situaciju, zato što sam se ja pozvala na čl. kako piše, a to je da je rok implementacije, da se počne primjenjivati i čuvati na ovaj način koji ste vi zakonom propisali 5 g. Dakle ne koliko se čuva, nego voditelji obrade podataka obavezno osigurati vođenje itd. u roku od 5 g. od dana stupanje na snagu ovog zakona. On govori koliko vam treba da taj zakon implementirate u svima. Ja znam da je problem, ja znam da KBC Sestara milosrdnica još uvijek nema informacijski sustav, što je meni apsolutno nepojmljivo, jer mi u Rijeci to imamo već 10 g. I to je jedini način na koji se može uopće kvalitetno raditi, u kliničkom bolničkom centru.

Ne znam dal ćemo to moći u osobnom kontaktu mi riješiti, međutim, mi očito krivo čitamo jedne te iste stvari. Ovo se radi o vođenju podataka kroz 5 g. ako će netko to napraviti za godinu dana, to mu nitko ne prijeći, ali mu se daje rok od 5 g. da to uspije sve kupa riješiti do kraja, jel tako? Time smo zaključili raspravo o Konačnom prijedlogu Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 422, a glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenu se odredbe poslovnika koji se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su problemi Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje, izvolite državni tajniče. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolegice i kolege saborski zastupnici. Dakle, Konačnim prijedlogom Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. taj i taj Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. a o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ utvrđuje se nadležan tijela i njihove zadaće, provođenja nadzora te odgovarajuće prekršajne odredbe, kojima se sankcionirana nepoštivanje doredbe uredbe o kliničkim ispitivanjima. Uredba je donesena radi zaštite prava, zdravlja, dostojanstva i dobrobiti ispitanika, te dobivanje pouzdanih i konzistentnih podataka tijekom provođenja kliničkih ispitivanja lijekova. Direktiva 2001/20/EZ nastojalo se pojednostaviti i uskladiti administrativne odredbe o kliničkim ispitivanjima lijekova u EU, međutim, iskustvo je pokazalo da je usklađeni pristup uređivanja kliničkih ispitivanja samo djelomično postignut. Novi postupci za odobravanje kliničkih ispitivanja, propisanih uredbom, trebali bi stimulirati uključivanje najvećeg mogućeg broja država članica i time potaknuti konkretnost i provođenje kliničkih ispitivanja lijekova u EU. Stoga su donesene odredbe kojima će se pojednostaviti postupci za podnošenje dokumentacije u vezi sa zahtjevom za odobren je kliničkog ispitivanja putem i jedinstvenog portala EU, čime će se izbjeći višestruko podnošenje ugl. identičnih informacija o kliničkom ispitivanju i zamijeniti podnošenjem jednog dosjea s dokumentacijom u vezi sa zahtjevom, te sasvim dotičnim državama članicama kojih se to tiče, preko jedinstvenoga portala. Novim pristupom razlike među državama članicama svedene su praktično na minimum a dotične države članice međusobno surađuju u ocjenjivanju zahtjeva za odobrenje kliničkog ispitivanja temeljem jedinstvene procedure procjene dokumentacije i jedinstvenih rokova što će sveukupno doprinijeti brzini postupka. Naručiteljima ispitivanja olakšane su administrativne procedure koje su vezane uz odobravanje kliničkih ispitivanja lijekova ali uz zadržavanje detaljnih procjena potencijalnih rizika sa osobitim osvrtom na zaštitu ispitanika u kliničkim ispitivanjima. Na području inspekcije kliničkih ispitivanja dodatno se uvode kontrole Unije pri čemu Europska komisija priprema u suradnji sa državama članicama program kontrola kako bi se utvrdilo da države članice nadziru usklađenost sa odredbama uredbe. I cilj konačnog prijedloga zakona je osigurati brz pristup novim, inovativnim postupcima liječenja uz istovremeno osiguranje zaštite i sigurnosti ispitanika kroz niz navedenih pravila. Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo dvije replike, prva je kolegica Ines Strenja, izvolite. Zahvaljujem. Htjela bi zapravo postaviti pitanje, u svijetu trenutno se ulaže u klinička ispitivanja više od 16 milijardi eura, u Hrvatskoj je to nekih koliko, otprilike 40 milijuna eura. Što je ministarstvo po tom pitanju učinilo u protekle 2 g. za vrijeme mandata ovog ministra kako bismo na ovaj način ipak unaprijedili zdravstvenu skrb unošenjem čistog novca koji nam stoji na raspolaganju jer znate samo koliko su klinička ispitivanja direktna ulaganja u zdravstvo u RH. Dakle što je učinjeno u zadnje 2 g. Dakle odgovor, iako ja mislim da ovo pitanje nije predmet ovoga zakona, mi smo u Ministarstvu zdravstva značajno skratili rokove, na taj način smo omogućili što je moguć brže efikasnije klinička ispitivanja novih lijekova. To je bio zadatak a koliko ćemo mi učiniti tih ispitivanja, to je ustvari odnos između ministarstva i onih koji nama nude kliničke postupke za ispitivanje lijekova, znači to ne zavisi samo od ministarstva nego i do farmaceutske industrije na prvom mjestu i naših regulatornih tijela unutar Hrvatske kao takvih. Pa evo zanima isto tako, dakle vezano za tu proceduru jer je prigovor od strane farmaceutske industrije međutim i udruge pacijenata naglašavaju važnost tih kliničkih ispitivanja i zanima me je li možda Ministarstvo zdravstvo razmišljalo o nekim specifičnim kampanjama u kojima bi određene ciljane skupine bolesnika gdje se najviše provode klinička ispitivanja, informirali o važnosti tih kliničkih ispitivanja i na taj način neizravno poticali ako je to mišljenje struke da se uključe u ta ispitivanja. Prvenstveno mislim dakle na onkološke bolesti, na rijetke bolesti itd. Pa klinička ispitivanja mi kao ministarstvo prvenstveno provodimo u suradnji sa našim bolnicama, pogotovo kliničkim bolnicama i to je velikim djelom i dio posla koje rade naše kliničke bolnice, koje će pacijente, po kojim dijagnozama i kojim svrhama i u odnosu na koje lijekove uvrstiti u svoja klinička ispitivanja. Mi moramo znati da niti jedan lijek koji dođe na hrvatsko tržište i koji ... [[Govornik se ne razumije.]] sve moguće instance do njegovoga puštanja u kliničko ispitivanje, nije prvi put došao u Hrvatsku, on je već itekako klinički ispitivan i njegova je pretpovijest značajno bogatija nego što se nama to na prvi pogled može činiti pogotovo kod onih koji nisu dovoljno informirani. Nama je u interesu da mi kao ministarstvo podupremo što je moguće više kliničkih ispitivanja koja idu u korist onim bolesnicima koji su danas prvenstveno najviše ugrožen sa naravom svoje vlastite bolesti. Pri tome mogu reći i kao bivši član Povjerenstva za lijekove u HZZO-u, da smo gotovo na svakom sastanku bili na neki način informirani od 12 do 20 novih lijekova iz domene liječenja malignih bolesti. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Kolegice Jelkovac, kolegica Strenja? Kolega Strenja, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, izvolite.

Dakle, odbor je raspravljao kao matično radno tijelo i predstavnica predlagatelja u uvodnom djelu je istaknula da ovaj zakon osigurava provedbu ove uredbe o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te stavljanje ove direktive izvan snage kojom je usklađen pristup uređivanju kliničkih ispitivanja na području cijele EU ali time je samo djelomično postignut. Dakle pojednostavljeno je rješavanje zahtjeva za odobrenje kliničkog ispitivanja podnošenje samo jednog dosjea s dokumentacijom u vezi sa zahtjevom svih državama članica kojih se to tiče putem jedinstvenog portala. Provedba uredbe povećat će konkurentnost EU na globalnoj razini u području provođenja kliničkih ispitivanja lijekova, osigurat će brz pristup novim i inovativnim postupcima liječenja uz istovremeno donošenje niza pravila za sigurnost i zaštitu ispitanika te će se omogućiti dobivanje pouzdanih i konzistentnih podataka tijekom provođenja kliničkih ispitivanja lijekova. Novim pristupom razlike među državama članica svedene su na minimum a dotične države članice međusobno surađuju u ocjenjivanju zahtjeva za odobrenje kliničkog ispitivanja temeljem jedinstvene procedure procjene dokumentacije i jedinstvenih rokova što će sveukupno doprinijeti brzini postupka. U raspravu na odboru su pohvaljene odredbe zakona kojim se na području inspekcije kliničkih ispitivanja dodatno uvode i kontrole EU-a pri čemu Europska komisija priprema u suradnji sa državama članica program kontrola kako bi se utvrdilo da li države članice nadziru usklađenost sa odredbama EU 536/2014. Možete ostati jer otvaramo raspravu u ime klubova, dakle vi ste prvi, izvolite kolegice Strenja, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, dakle isti zakon. Dakle, MOST nezavisnih lista će podržat prijedlog ovog zakona jer smatramo da je on bitan. Na taj način smo htjeli, ovim pitanjem koje sam ja i postavila kao replika izvjestiteljima od strane predlagatelja znači Ministarstva zdravstva, htjela sam zapravo skrenut pažnju na to koliko mi kao Hrvatska zaostajemo na ovom području. Dakle jedno je primjena ove uredbe, usaglašavanje, jedinstveni obrazac, a drugo je na koji način Ministarstvo zdravstva u ovom trenutku shvaća činjenicu da su klinička ispitivanja izravna ulaganja u Hrvatsku i njezin zdravstveni sustav, bolesnicima omogućuje brz i izravan pristup najnovijim lijekovima, a liječnicima omogućava nova znanstvena spoznaja, nove znanstvene spoznaje i terapijske mogućnosti. Radi se o novcu otprilike od 16 milijardi EUR-a koja su u tom području uložena i direktna su zarada tim zemljama gdje se provode klinička istraživanja, ispitivanja, pa je zabrinjavajuće da je to u Hrvatskoj zapravo samo 9,2 EUR-a po stanovniku odnosno samo 40 miliona EUR-a. U Sloveniji npr. klinička ispitivanja u njih se ulaže godišnje 161 milijun EUR-a odnosno 81 EUR-o po glavi stanovnika u odnosnu na naših 9,2, u Mađarskoj je to čak 158 miliona EUR-a godišnje odnosno 16 EUR-a po stanovniku, a u Belgiji 2,4 milijarde, u Danskoj 1,4 milijarde EUR-a godišnje. Dakle, jedan ogroman bazen u koji mi zapravo tek trebamo zaplivati. Hrvatska treba zauzeti jasno stajalište i strategiju kako bi postala zemljom poželjnom za provedbu kliničkih ispitivanja, a to znači i odluka ministarstva da prema ovome ide proaktivno što je reko i kolega Ćelić. To uključuje sustavu edukaciju stručne medicinske javnosti, pravovremene informacije pacijentima o kliničkim ispitivanjima i uspostavu nacionalnoga registra kliničkih ispitivanja. Budući da su u Hrvatskoj još uvijek prisutne predrasude o kliničkim ispitivanjima lijekova kao svojevrsnim eksperimentima na ljudima u farmaceutskoj industriji napominju kako je riječ o strogo kontroliranim procesima koji vode najbolji zdravstveni stručnjaci koji su svakodnevno u kontaktu s pacijentima s ciljem da poboljšaju ishode liječenja. I udruge pacijenata i toga smo svjesni podržavaju stalno ovakve inicijative koje bi dovele do većeg broja kliničkih ispitivanja i njihove veće dostupnosti hrvatskim pacijentima, jer je pacijentima koji sudjeluju u kliničkim ispitivanjima omogućen pristup najnovijim inovativnim lijekovima kojih inače nema na hrvatskom tržištu. To je posebno važno za onkološke pacijente kojima su klinička ispitivanja često posljednja mogućnost za nastavak liječenja i produljenje života te za oboljele od rijetkih bolesti. Dakle, uz to koristi ima zdravstveni sustav jer ostvaruje uštede budući da trošak liječenja i dijagnostičkih procedura kompletno u tijeku liječenja tog pacijenta u cijelosti pokriva naručitelj ispitivanja. Stoga je i ministarstvu zapravo predan i zahtjev za, da se proces odobrenja skrati na samo 28 dana i da se Hrvatsku učini znatno atraktivnijom za ta klinička ispitivanja od strane udruga, koje se, znači udruga pacijenata. Klinička su ispitivanja u Hrvatskoj i dalje i tu zapravo ministarstvo ima značajnu ulogu, trebalo bi preuzet i nadalje se pogrešno tumače kao jedan od načina ostvarivanja profita farmaceutske industrije, pri čemu je bolesnik sveden na ulogu pokusnog kunića. Međutim, klinička ispitivanja sastavni su dijelom napretka na području medicine, međutim predrasude o opasnostima kliničkih ispitivanja uobičajene su iako su ispitivani proizvodi često su mnogo bolji od onih postojećih. Za mnoge je bolesnike sudjelovanje u kliničkim ispitivanjima njihova zadnja nada, za bolesne od malignih bolesti kao što sam rekla i postavlja se zapravo jedno veliko etičko pitanje pred nas. Da li je etično uskratiti mogućnost dobrobiti od proizvoda koji se tek ispituje, samo zato što se tek ispituje, a može spasiti život tog djeteta ili te osobe koja boluje od te teške bolesti. Velika je odgovornost onih koji financiraju, ali je isto tako velika odgovornost, znači velika je odgovornost farmaceutske industrije, ali prije svega ona mora prvenstveno misliti na dizajn ispitivanja s fokusom na minimizaciju rizika za bolesnika, odabir kvalificiranih stručnjaka u Hrvatskoj koji će provoditi ispitivanja, ishođenje dozvola, ishođenje etičkih odobrenja, osiguranje propisno nadzora nad aktivnostima u sklopu ispitivanja, imenovanje nadzornika, znanstvenih vijeća, odbora za zaštitu, obradu i analizu podataka, publiciranje rezultata itd. Odgovornost samog ispitivača je prije svega u osiguravanju neprekidne sigurnosti i dobrobiti za svakog sudionika ispitivanja, pa se podrazumijeva detaljno poznavanje ispitivanja, proizvoda i protokola, rizika, nuspojava i mogućih dobrobiti ispitivanog lijeka. Također, nadležnost je ispitivača educirat suradnike i sukladno razdijelit posao, prijaviti događaje koji su utjecali na sigurnost i odmah prekinuti ispitivanje ukoliko smatra da isto više nije u najboljem interesu samog bolesnika. Dakle, valja spomenut nedovoljno razumijevanje pojma odgovornosti i bolnica, nije bolnica odgovorno tijelo ispitivanja već je to ispitivač koji osigurava provođenje ispitivanja na siguran, etički prihvatljiv i pravno dopušten način. Bolnica samo omogućava prostor i opremu, ali kroz svoja tijela odobrava, etička povjerenstva, odobrava početak kliničkog ispitivanja. I na kraju prava i zaštita bolesnika, dakle u državama EU bolesnik ima pravo prekinuti sudjelovanje u ispitivanju zbog bilo kojeg, ali čak i bez ikakvog razloga. Odustajanje ne smije biti razlogom diskriminacije bolesnika ukoliko se on vraća nazad na jedan klasičan dotadašnji način liječenja. Bolesnik ima pravo znati tko plaća ispitivanje, koliko je plaćeno njegov ispitivač, mora biti obaviješten o poznatim rizicima, nuspojavama i očekivanim dobrobitima ispitivanja, kontinuirano i sukladno promjenama u saznanjima do kojeg se došlo čak i tijekom istraživanja. Također, bolesnika se obavještava o ishodu ispitivanja, posebno su ranjive skupine, neke skupine bolesnika poput djece ili osoba lišenih slobode pa se na njih posebno treba obraćat pažnja. Dakle, u Hrvatskoj glede kliničkih ispitivanja mnoga su pitanja i drugačiji su izazovi nego u EU ali kao što sam rekla, to je izravan benefit za zdravstvo u našoj zemlji, ali i pristup omogućavamo pristup onima koji bi sigurno umrli ili bi ranije desio se, znači smrtni ishod ukoliko ne bi dobili taj lijek koji još uvijek je u fazi ispitivanja i treba još dosta dugo i više godina dok uopće dođe i bude upotrijebljen na našem tržištu. Dakle, važnost je prepoznavanja dobrobiti na najvišoj razini upravljanja zdravstvenim sustavom bez čega nema donošenja i provođenja odluka o kliničkim ispitivanjima u znatnijem opsegu nego sada kada se praksa svodi samo na inicijativu i trud pojedinaca entuzijasta. Mislim da je to nešto gdje Ministarstvo zdravstva naše treba preuzeti puno proaktivniju ulogu. MOST Nezavisnih lista podržat će ovaj prijedlog usklađivanja znači sa Direktivom EU i prijedlog ovog zakona koji to unutar sebe i sadrži. Prije sljedeće rasprave u ime kluba, pozdravimo studentice i studente Poslovnog veleučilišta Zagreb. Dobrodošli koji se nalaze s moje lijeve strane… [[Pljesak.]] Nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika. Sljedeći je kolega Ivan Ćelić ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite kolega Ćelić.

Tijekom provođenja kliničkog ispitivanja trebaju se zaštiti prava, zdravljen, dostojanstvo i dobrobit ispitanika, a dobiveni podaci trebaju biti pouzdani i konzistentni. Interes ispitanika uvijek trebaju imati prednost pred svim drugim interesima. Kako bi se osigurala nezavisna kontrola pridržavanja tih načela, za kliničko ispitivanje potrebno je prethodno odobrenje. Bilo je potrebno preciznije definirati koncept kliničkog ispitivanja uvođenjem šireg koncepta kliničke studije pri čemu je kliničko ispitivanje jedna od njezinih kategorija. Cilj direktive iz 2001. bio je pojednostavljenje i usklađivanje administrativnih odredbi o kliničkim ispitivanjima u EU. Međutim, iskustvo pokazuje da je usklađeni pristup uređivanju kliničkih ispitivanja samo djelomično postignut. Zbog toga je posebno teško izvesti dotično kliničko ispitivanje u nekoliko država članica. Na temelju razvoja znanosti moguće je zaključiti da će buduća klinička ispitivanja biti usmjerena na populaciju pacijenata koja je specifičnija, kao što su podskupine određene s pomoću genomskim informacija. Kako bi se uključio dovoljan broj pacijenata za takva klinička ispitivanja, trebalo bi uključiti mnoge, ako ne i sve države članice. Pravi oblik uredbe predstavlja prednost naručiteljima ispitivanja i ispitivačima, pa se razlike u pristupu među različitim državama članica svode na minimum. Rokovi za ocjenjivanje dokumentacije u vezi sa zahtjevom za odobravanje kliničkih ispitivanja, trebaju biti dostatni kako bi se ocijenila dokumentacija te u isto vrijeme trebaju osigurati brzi pristup novim inovativnim postupcima liječenja i osigurati da unija ostane atraktivno mjesto za provođenje kliničkih ispitivanja. U kontekstu toga, direktivom iz 2001. uveo se koncept prešutnog odobrenja i taj se koncept treba očuvati kako bi se osiguralo pridržavanje rokova. Trebalo bi se poticati klinička ispitivanja za razvoj lijekova za rijetke bolesti i lijekova namijenjenih ispitanicima koji pate od ozbiljne i iscrpljujuće bolesti te često opasne po život, koja pogađa najviše jednu osobu na 50 tisuća u EU. To su izrazito rijetke bolesti. Države članice trebaju učinkovito i u zadanom roku ocijeniti sve zahtjeve za klinička ispitivanja. Rizik za sigurnost ispitanika u kliničkom ispitivanju uglavnom proizlazi iz 2 izvora, ispitivanog lijeka i intervencije. Međutim, mnoga klinička ispitivanja predstavljaju samo minimalni dodatni rizik za sigurnost ispitanika u usporedbi s uobičajenom kliničkom praksom. Ta klinička ispitivanja niskog rizika često su presudna za ocjenjivanje uobičajenog liječenja i dijagnoza, čime se optimizira upotreba lijekova i time pridonosi visokoj razini javnog zdravlja. Za bi klinička ispitivanja trebala podlijegati manje strogim pravilima u pogledu praćenja, zahtjeva za sadržaj glavne datoteke i slijedivosti ispitivanih lijekova. Kako bi se poboljšali postupci liječenja koji su dostupni osjetljivim skupina kao što su neotporni i stariji ljudi, ljudi koji imaju višestruke kroničke bolesti te ljudi sa psihičkim poremećajima, treba u potpunosti i na odgovarajući način proučiti kakve učinke imaju lijekovi koji bi mogli biti od značajne kliničke vrijednosti u tim specifičnim skupinama, također, što se tiče zahtjeva koji se odnose na njihove specifične značajke i zaštitu zdravlja i dobrobiti subjekata koji pripadaju tim skupinama. U skladu s međunarodnim smjernicama, ispitanik informirani pristanak treba dati u pisanom obliku. Ako ispitanik ne zna pisati, može ga se snimiti drugim odgovarajućim sredstvima, neko preko audio ili video snimača. Prije dobivanja informiranog pristanka, potencijalni ispitanik trebao bi dobiti informaciju prethodnom razgovoru na jeziku koji mu je lako razumljiv. Ispitanik treba u svakom trenutku imati mogućnost postavljanja pitanja. On treba imati na raspolaganju odgovarajuće vrijeme da razmisli o svojoj odluci. Prema našem zakonu, čl. 14., osoba koja obavlja razgovor i sudjeluje u postupku dobivanja informiranog pristanka može biti isključivo dr. medicine i dr. dentalne medicine. U nekim drugim zemljama članicama EU to mogu i drugi stručnjaci. U istom članku se pridržava nacionalno pravo kojim se uz informirani pristanak koji je dao zakonito imenovani zastupnik, zahtjeva i da se maloljetnik koji je sposoban stvoriti mišljenje i procijeniti informaciju koja mu je dana, također treba složiti sa sudjelovanje u kliničkom ispitivanju. Zakonom se premda iznimno, određuju jasna pravila o informiranom pristanku u hitnim situacijama. Te se slučaje kad pacijent npr. dobije iznenadni bolest koja je opasna po život i koja je posljedica višestrukih ozljeda, moždanih udara ili infarkta te mu je potrebna hitna medicinska intervencija. Dotično kliničko ispitivanje treba biti izravno povezano sa zdravstvenim stanjem zbog kojega nije moguće u okviru terapijskog prozora dobiti prethodni informirani pristanak od ispitanika ili od njegova zakonito imenovanog zastupnika. Veliki dio kliničkih ispitivanja provode nekomercionalni naručitelji. Nekomercionalni naručitelji često se oslanjaju na financiranje koje dolazi djelomično ili u potpunosti iz javnih fondova ili dobrotvornih udruga. Kako bi se maksimiziralo vrijedan doprinos takvih nekomercionalnih naručitelja i poticalo njihovo daljnje istraživanje, a da se ne ugrozi kvaliteta kliničnih ispitivanja, potrebno je da države članice donesu mjere za poticanje kliničkih ispitivanja koja provode nekomercionalni naručitelji. Ovom Uredbom želi se ostvariti unutarnje tržište u vezi s kliničkim ispitivanjima i lijekovima za primjenu kod ljudi, a temelji se na visokoj razini zaštite zdravlja. Također ovom se Uredbom određuju visoki standardi kvalitete i sigurnosti lijekova, kako bi se ispunili uobičajeni sigurnosni zahtjevi u vezi s tim proizvodima, a sve s ciljem osiguravanja brzog pristupa novim, inovativnim postupcima liječenja uz istovremeno donošenje niza pravila za sigurnost i zaštitu ispitanika.

Državni tajniče, kolegice i kolege, obzirom da su i državni tajnik Plazonić i kolegica Strenja i kolega Ćelić zaista podrobno objasnili razloge zašto je ovo dobar Konačni prijedlog Zakona, ja neću sve to ponavljati, reći ću na početku da i mi kao klub SDP-a podržavamo ovaj Zakon jer smatramo da će on zaista doprinijeti i boljem liječenju građana RH. Dakle, čuli smo da je osnovni cilj pojednostavljavanje rješavanja zahtjeva za odobrenje kliničkog ispitivanja, podnošenjem samo jednog dosjea s dokumentacijom u vezi sa zahtjevom svim državama članicama kojih se to tiče, putem jedinstvenog portala EU. Zašto je to važno? Dakle, istraživanja se provode svuda u cijelom svijetu i EU želi na ovaj način povećati i svoju konkurentnost na globalnoj razini u području provođenja kliničkih ispitivanja lijekova, želi za svoje građane osigurati brzi pristup novim, inovativnim postupcima liječenja uz istovremeno donošenje niza pravila koji se tiču sigurnosti i zaštiti ispitanika, što će se omogućiti dobivanjem i pouzdanih i konzistentnih podataka tijekom provođenja kliničkih ispitivanja lijekova. Ono što je za nas važno, novim pristupom razlike među državama članicama svedene su na minimum, dotične države članice međusobno surađuju u ocjenjivanju zahtjeva za odobrenje kliničkog ispitivanja temeljem jedinstvene procedure, procijene dokumentacije i jedinstvenih rokova, što će se sveukupno doprinijeti brzini postupka. Dakle, EU želi biti konkurentna. Sada je na nama koliko ćemo mi biti konkurentni unutar EU da privučemo što je veći broj kliničkih ispitivanja u RH za koje smo čuli da ih za sada nema previše.

Dakle, povećanjem broja kliničkih ispitivanja u RH, procijene su još iz vremena ministra Varge, da bi vrlo brzo došli do vrijednosti negdje 200 milijuna EUR-a koji bi unijeli u zdravstveni sustav RH i na taj način omogućili, ne samo veću dostupnost kvalitetnih lijekova našim pacijentima, nego i bolje uvjete za poslovanje zdravstvenih ustanova, a i određene financijske naknade za sve one koji sudjeluju u kliničkim ispitivanjima. Prema tome, ovaj Zakon donosi čitav niz kvalitetnih rješenja, te ga mi kao klub podržavamo, a istovremeno naglašavam još jednom da se on u potpunosti naslanja na prethodni Zakon koji smo donijeli jer bez kvalitetnih informacija, bez kvalitetnih registara kroz koje će se moći pratiti ishodi liječenja, nama neće biti dostupna klinička ispitivanja jer je to preduvjet koji se mora ispuniti da bi netko odobrio da se u RH klinička ispitivanja mogu provoditi. Slijedeća je kolegica Željka Josić, izvolite. Zahvaljujem. Ja ću naravno, kao i moje kolege, s obzirom da smo mi svi liječnici, nekako u ovoj komunikaciji bili, morat pohvalit ovaj prijedlog Zakona. Morat ću pohvalit ovaj prijedlog Zakona, ne samo zato što smo liječnici, nego doista smatram da je on izvrstan iz nekoliko razloga. Kao što je i spomenuto, smanjiti će se administrativna procedura u odobravanju kliničkih ispitivanja, što smatram da je bitno i zbog onih koji ih provode, a isto tako i zbog samih naših pacijenata koji će biti uključeni u klinička ispitivanja. Ono što moje kolege nisu u ovoj raspravi istaknuli, a ja bih svakako istaknula, to se sve nalazi u Zakonu u prvom članku, a često se spominjalo i u HS i mislim da je jedan od oblika nerazumijevanja bio, pa ću evo sada to istaknut. Dakle, klinička ispitivanja koja bi uzrokovala izmjene genoma u reproduktivnim stanicama ispitanika, ne smiju se provoditi. Dakle, ne samo ljude koji bi sudjelovali u ovakvim ispitivanjima, nego i kolege koje nisu blizu nekih medicinskih struka. Ono što bih istaknula je da iz kliničkih ispitivanja imamo podatke nekih država iz EU, recimo, Poljska čak 30% lijekova u liječenju zloćudnih bolesti koriste upravo iz kliničkih ispitivanja. To nam je jedan dobar podatak i mislim da bi ga mogli koristit i mi u RH i vjerujem da ćemo to s vremenom i napravit. Ono što je bitno naglasit, ako pogledamo recimo Belgiju koja više od dvije milijarde kuna povlači baš na klinička ispitivanja ili recimo Dansku, Švicarsku, to su sve jedne dobre, to su sve dobre prakse i vjerujem da će Hrvatska u narednom razdoblju se povoditi tim, jer nam je to bitno za razvoj našeg zdravstvenog sustava.

Kolegice Josić dobro ste rekli, dakle, klinička ispitivanja su izravna ulaganja u Hrvatskoj, u njezin zdravstveni sustav, i ako pogledamo i ovo što je državni tajnik rekao taj hodogram, odnosno, 3 koraka, prvo središnje etičko povjerenstvo, koje se sada ne sastaje jednom u 30, nego jednom u 14 dana, prosjek Ministarstva zdravstva i izdavanje rješenja, negdje oko 15 dana. Sada zapravo ostaje ta treća ugovaranje sa svakom pojedinom zdravstvenom ustanovom, koje se provodi ispitivanje, to nije moguće regulirati za zakonom, ali evo, više nekakva preporuka, ne znam da li je možda moguće i sa strane Ministarstva zdravstva da taj treći korak se ubrza, da uistinu ne bude dugo čekanje. Nama treba kao što ste rekli, na prvome mjestu biti pacijent i mogućnosti inovacijskih tehnologija, a to je svojevrsni izazov i za medicinsko osoblje, jer je ono onda u kontaktu sa najnovijim znanstvenim dostignućima.

Javio sam se u pojedinačnoj raspravi sa istim pitanjem kojim sam progovorio o jednom problemu u replici, prošli put kod prvog čitanja i želim ga danas ponovno naglasiti, naime u čl. 18. navodi se sljedeće, inspekciji nadzor provode ovlašteni farmaceutski inspektori ministarstva, na svim mjestima povezanim s provedbom kliničkih ispitivanja, a koja uključuje, mjesta na kojima se provodi kliničko ispitivanje, laboratorij, koji se koristi za analizu kliničkom ispitivanju, ustanove sponzora i ugovornih istraživačkih organizacija ili tvrtki uključenih u ugovor o provedbi kliničkog ispitivanja te središnjeg etičkog povjerenstva. Zato što je to posao koji je vrlo bitan, da naši građani budu sigurni, da su sva klinička ispitivanja, da se provodi u skladu sa dobrom praksom, a to radi farmaceutski inspektori. Ti farmaceutski inspektori radi i sve ostalo, što se proizlazi iz nadležnosti, iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti i na moje pitanje pomoćniku, koliko ima tih farmaceutskih inspektora, obzirom da je važno da mogu raditi ovako odgovoran posao, odgovor je bio da ih ima 2, dakle, brojkom i slovom 2. Stoga moje pitanje državnom tajniku, da li se razmišlja o povećanju broja farmaceutskih inspektora, jer oni definitivno ne mogu obavljati posao, nego ovako postoji radi reda radi.

Prvo da odgovorim kolegi na pitanje, mi smo sada povećali broj farmaceutskih inspektora na 5 i u našoj sistematizaciji, još imamo slobodnih mjesta, pa snimajući potrebe za farmaceutskim inspektorima, ćemo u doglednom vremenu ako treba i ako to podaci pokažu zaposliti dodatne farmaceutske inspektore. Ovo na kraju, ja bi se samo zahvalio svima koji su … [[Govornik se ne razumije.]] učešća u ovoj diskusiji, glede ovoga našega zakona, kojega ja držim da je izuzetno važan, jer i ministarstvo kao takvo i kao regulatorno tijelo, stoji na činjenici i na stavu, da treba, što je mogu više kliničkih ispitivanja uvesti u naše bolničke institucije, ali s onim strogo kontroliranim i strogo nadziranim principima koje je i ovaj zakon sam po sebi već donio. Mi moramo znati jednu činjenicu, što je kolega Jovanović, također naglasio da je Europa kao cjelina, jedno relativno malo tržište, za područje kliničkih ispitivanja, pa se i farmaceutska industrija, kao takva prebacila na druga područja svijeta gdje ima daleko veća mogućnost, mmasovnijeg načina i uključivanje ispitanika u to. Međutim, bez obzira na to, mi ćemo i dalje kao ministarstvo, a skratili smo i rok za regulaciju na 15 dana naših suglasnosti i dalje voditi itekako računa, u prvom redu, da što je moguće više tih i kliničkih ispitivanja uvedemo u našu svakodnevnu praksu u našim institucijama, ali uz maksimalnu, maksimalnu kontrolu i zaštitu naših pacijenata.

Hvala.

Ja neću sada nabrajati koji su to lijekovi i načini na koji se oni davaju, ali dostupno st i tehnika izvođenja primjene određenih lijekova je poprilično diferentna i zahtjeva jedno visoko diferentno i visoko educirano osoblje, koji znaju sa takvim načinima i takvom primjenom svakodnevno koji to radi zna rukovoditi. To je pitanje zašto mi to radimo u onim institucijama, koji imaju tzv. veliki volumen veliki broj bolesnika i koji imaju vrlo, vrlo dobro istrenirano, educirano i osposobljeno osoblje za primjenu takvih lijekova putem tih specijalnih metoda. Time i zaključujemo raspravu o konačnom prijedlogu zakona a glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.

Ustava RH i članka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, amandmani se sukladno time mogu podnositi do kraja rasprave što je sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. S nama je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja gospodin Željko Uhlir, izvolite gospodine Uhlir.

Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama donesen je 2012. godine i do danas je mijenjan i dopunjavan dva puta i to 2013. godine i 2017. godine. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama iz 2013. godine osnovana je Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada radi učinkovitijeg i bržeg procesa rješavanja zaprimljenih zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. I time i ostvarivanja osnove svrhe zakona tj. ozakonjenja što većeg broja nezakonito izgrađenih te ujednačavanja brzine odnosno broja riješenih zahtjeva na cijelom području RH. Naime, nakon proteka roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju a to je bilo 30. lipnja 2013. godine utvrđeno je da je na cjelokupnom području RH zaprimljeno 826 tisuća 946 zahtjeva za izdavanjem toga rješenja. Nakon prikupljenih podataka od svih nadležnih upravnih tijela o broju riješenih zahtjeva te provedene analize istih utvrđeno je da takav izuzetno veliki broj nadležna upravna tijela ne mogu savladati uz obavljanje redovitog posla a kako bi se predmete riješilo u razumnom roku. Ukupan broj riješenih zahtjeva svih nadležnih upravnih tijela od primjene Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama iznosio se ... [[Govornik se ne razumije.]] 6% od ukupno zaprimljenih zahtjeva a što je implicirano da bi se isti rješavali idućih 16 godina te je osnovana agencija koja će donositi rješenja o izvedenom stanju u slučajevima u kojima nadležno upravno tijelo zbog velikog broja predmeta koje ima u radu ne može u primjerenom roku riješiti. Agencija je započela radom s 1. veljače 2014. godine a zakonom je propisano da je ista privremenog karaktera i da prestaje s radom završetkom ozakonjenja zgrada.

Od navedenog broja ukupno je na razini RH pravomoćno riješeno i zavedeno u registru na današnji dan 689 tisuća 295 zahtjeva a od toga je agencija riješila 105 tisuća 772 zahtjeva ili 15% svih ukupnih rješenja. Ukupni dosadašnji direktni prihodi od donesenih rješenja i naknada za zadržavanje zgrada u prostoru prema ovome zakonu iznose milijardu i 692 milijuna čemu treba pridodati prihode po drugim zakonima a to su prihodi iz komunalne naknade i vodnog doprinosa koji su plaćani prilikom ozakonjenja. Indirektno zakonom i njegovom efikasnom provedbom zahvaljujući radu agencije doprinos društvu je puno veći s obzirom na velik broj zatečenih nelegalnih zgrada u prostoru i podizanje svijesti kod građana u vezi nelegalne gradnje te omogućavanja dobivanja sredstava iz EU fondova za poljoprivrednike koji su uspješno legalizirali svoje zgrade Od navedenih milijardu i 692 milijuna kuna prema zakonskoj raspodjeli prihoda 20% na jedinice lokalne uprave i agenciju ovisno kome rješava predmet 30% na područnu upravu i 50% RH odnosno nakon novele iz 2017. godine gdje su promijenjeni odnosi na 30:30:40, dakle nakon raspodjele prihoda 507 milijuna kuna pripalo je lokalnoj odnosno područnoj upravi. Što se tiče rada same agencije, od ukupnog broja podnesenih zahtjeva agencija je od veljače 2014. godine do svibnja 2018. godine preuzela 145 tisuća zahtjeva i ukupno je donijeto 113 tisuća pravomoćnih i nepravomoćnih rješenja, tj. 78% Od toga 76 tisuća rješenja o izvedenom stanju a ostali su zahtjevi odbijeni, odbačeni ili su stranke same odustale od zahtjeva. Od ukupnog broja očekuje se da će oko 35 tisuća preuzetih zahtjeva biti vraćeno na rješavanje u mjesno nadležne urede. Obveza agencije je evidentiranje svih nezakonito izgrađenih zgrada za koja su izdana rješenja o izvedenom stanju u informatički sustav prostornog uređenja temeljem podatka iz rješenja koji se upisuje u registar izdanih rješenja. Na dan 31.12.2018. godine u informatički sustav je evidentirano 741 tisuća zgrada koje su obuhvaćene u 442 tisuće izdanih rješenja o izvedenom stanju. Maksimalni broj zaposlenih Agencija je imala u siječnju 2016.-te godine, njih 214, dok danas ima ukupno 106 i svi su zaposleni na određeno vrijeme prema privremenom karakteru Agencije. Agencija je do kraja 2018.-te godine za izdana rješenja naplatila 214 milijuna kuna, od čega je 64 milijuna kuna ili 30% doznačeno lokalnoj upravi. Prihodi Agencije su se kretali po godinama. Od 2014.-te godine 3 milijuna i 600 kuna, 2015.-te 14 milijuna i 500, 2016.-te 13 milijuna, 2017.-te 8 i 2018.-te 4 milijuna, ukupno 44 milijuna kuna. Slijedom pada aktivnosti Agencije i time povezanih prihoda, zaključuje se da nije potrebno daljnje postojanje Agencije koja je u potpunosti ispunila svoj zadatak i dio nesređene povijesti u našem prostoru privela je kraju. Ovim se Zakonom uređuju pitanja vezana uz provedbu zaključka Vlade RH od 2. kolovoza 2018.-te godine o smanjenju broja Agencija, Zavoda, Fondova, Instituta i Zaklada i trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, a kojim je planiran prestanak rada Agencije sa 1. srpnjem 2019.-te godine. Donošenje predloženog Zakona prestati će, dakle, s radom Agencija sa 1. srpnjem 2019.-te godine, propisat će se završavanje donošenja rješenja o izvedenom stanju, uredit će se vraćanje predmeta i vraćanje završavanje istih po mjesno nadležnim uredima i urediti preuzimanje materijalnih sredstava prema Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Za provedbe ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Donošenje ovog Zakona se predlaže po hitnom postupku iz osobito opravdanih razloga. Naime, da bi se proveo zaključak Vlade RH o smanjenju broja Agencija odnosno da bi Agencija predmetna prestala sa radom u roku iz tog zaključka, te da bi se pravovremeno uredili postupci i pitanja vezano uz prestanak rada iste, potrebno je donijeti ovaj Zakon po hitnom postupku. I na kraju ovog uvodnog izlaganja, javno bih se, u ime Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja zahvalio ravnateljici Agencije Jasminki Kečanović Šimec, dipl. ing. arh., kao i svim zaposlenicima Agencije na trudu koji su uložili u svoj rad i odradili ovaj veliki posao koji često puta prelazi okvire radnog vremena i uobičajenog angažmana u državnoj službi. Prvi je kolega Vedran Babić, izvolite kolega Babić. i zeleno i crveno, e sad je dobro.

U ovom trenutku nemam pregled po svim županijama i svim gradovima, on je javno objavljen i redovito se ažurira na stranicama Ministarstva graditeljstva. I ono što je bitno, dakle, odrađeno je 82% predmeta, a ono što je preostalo su uglavnom predmeti koji su u dopunama odnosno pri nekakvim završecima, tako da se očekuje stvarno uskoro završetak cijeloga procesa.

Državna tijela nisu se pokazala efikasna, niti učinkovita u sprečavanju bespravne gradnje. I nakon legalizacije i nakon produljenja rokova legalizacija i dalje se bespravno gradi, a osobito u priobalnom području. Dopustit ću si kazati da ispada da Vlada RH svjesno i prešutno daje zeleno svijetlo bespravnim graditeljima da bez ikakvih problema i bez ikakvih sankcija mogu i nadalje bespravno graditi. Problem bespravne gradnje treba rješavati promptno i to na samom začetku i na mjestu gdje i nastaje, a to ova Vlada definitivno ne čini. Hvala lijepo na podsjećanju da treba poduzimati kontinuirano borbu protiv nelegalne gradnje, bespravne gradnje u prostoru jel, kao što je svima nama poznato, prostor je najvrjedniji resurs naše države. Da ova Vlada radi intenzivno po tim pitanjima jest primjer Žnjana i kako je u Splitu počišćeno ono što se godinama nije smoglo snage da se počisti. Dakle, kontinuirano se uklanjaju bespravno izgrađeni objekti u prostoru i oni koji su bespravni graditelji, snose troškove tog postupka.

U srpnju i kolovozu preko 30 građana s područja Slavonije i Baranje, socijalno ugroženih građana, mi se javilo jer zapravo nisu imali novca da ulože u dokumentaciju. Njihovi mladi su odselili, napustili, kuće su ostale bez mladosti, oni su ostali u nekim prostorima. Što će s njima dogoditi, hoće li biti produžetka rokova za ponovnu legalizaciju u tim slučajevima, te, žalosno je da zapravo velika većina građana kojima je odbijeno to jer nisu imali sredstava, zapravo, da ulože novac, da legaliziraju svoje objekte, neće se moći javiti i iskoristiti 30 milijuna EUR-a dostupnih iz EU Fondova, a svjesni smo da preko 47% samačkih kućanstava izloženo riziku od siromaštva. Ne mogu se složit sa vašim podacima da će ostati bez 30 milijuna EUR-a zato što nemamo dokaz takve vaše analize i nisam siguran da je ispravno povezane jer govorite o samačkom stanovništvu a ne o nekim gospodarstvenicima, ako nemaju sredstva onda sigurno nisu gospodarstvenici i ovo pitanje dileme je vječito pitanje našeg društva, d li onome tko je nelegalan, treba još država pomagati da se legalizira ili konačno mora snositi troškove svojeg nelegalnog postupanja.

Jedino u RH građevinske dozvole ne trebaju u RH baznim stanicama ili antenskim stupovima, zbog toga teleoperateri imaju najveću dobit. I te bazne stanice se preko noći postavljaju uz vrtiće, uz bolnice na bespravno izgrađene objekte i vi to tolerirate. Ja sam dao izmjene Zakona o gradnji da bazne stanice kao u cijeloj Europi, kao cijeloj u Europi moraju imati građevinsku dozvolu jer to je ogromna šteta RH i po pitanju našega prostora kojega ne štitimo i nisu ravnopravni teleoperateri koji u svojim državama zbog toga izvlače ogroman novac. Hvala lijepo na prilici da vam odgovorim što smo poduzeli i kako cijeli sustav radi. Dakle, nije istina i nemoguće da tako nekakve pojave postoje zato što se bazna stanica ne može postaviti na nelegalni objekt jer je automatski ona nelegalna. Zakon i Pravilnik o jednostavnim građevinama potpuno jasno propisuju da je postava baznih stanica potreban glavni projekt koji je u skladu sa prostornim planom. Ako je lokalna uprava izradila takav prostorni plan koji je dopušten i dopušta postavu tih baznih stanica, onda se ne može raditi mimo prostornog plana. Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući. U ime kluba MOST-a tražim stanku da bih govorio o ovoj temi nelegalno izgrađenih objekata tj. u ovom slučaju postavljanja baznih stanica i da demantiram tajnika po postavljanju baznih stanica na nelegalno izgrađenoj zgradi, to je primjer Radušića kod Sinja gdje je 3 g. bila bazna stanica i gdje je vaše ministarstvo na kraju inspekcija, nakon brojnih prosvjeda, nakon brojnih privođenja, ja sam sudjelovao, nakon toga šta je policija štitila te koji su postavljali bazne stanice preko noći je dokazano da nema građevinsku dozvolu objekat. I dandanas stoji ta bazna stanica. Od bolnica, od vrtića, od raznih ustanova zdravstvenih, gdje im god padne na pamet. I jedino u RH za bazne stanice ne treba tj. antenske stupove ne treba građevinska dozvola. Ja sam dao izmjene Zakona o gradnji. Provjerite primjer Radušića kod Sinja postavljanja bazne stanice. Govorite laž i obmanjujete javnost. Pogodujete teleoperaterima koji imaju najveću dobit u RH, 42% Dok u Europi imaju 20% I u Srbiji im treba građevinska dozvola, i u Crnoj Gori, ne samo u EU-u, jedino kod nas bazne stanice se postavljaju bez građevinskih dozvola. Čak i u većini RH ne treba pravo služnosti. Pardon, ne treba im suglasnost susjeda. To se može i vama dogoditi. Samo pogledajte popis, Hrvatska udruga za zaštitu od magnetskog zračenja je na to upozoravala. Pogledajte popis nelegalno postavljenih baznih stanica. Čak u zvonike od crkava ih postavljaju preko noći i kriju ih. Dakle, kolega Bulj, sukladno članku 248. i članku 3. zapravo tražite sastanak i konzultacije kluba da razgovarate o ovoj točci, jel tako? Izvrsno. Dakle dajem vam stanku u trajanju od ajde reći ćemo, 12 minuta, nastavljamo u 12 i 15 minuta.